Děkuji. A paní místopředsedkyně vlády, prosím vás o uvedení toho bodu, který jsem už otevřel. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Připravované sčítání je součástí celosvětového programu cenzů OSN, které se konají jednou za deset let.

Výsledky sčítání budou zdarma přístupné všem uživatelům ve státní správě, samosprávě i soukromé sféře, a to v maximálním územním detailu.

Prošel standardním připomínkovým řízením a byl předložen bez rozporu. Rovněž byl projednán pracovní komisí Legislativní rady vlády. V návrhu jsou upraveny zejména práva a povinnosti osob a působnost zapojených subjektů, příprava sčítání, obsah zjišťovaných ukazatelů, způsob získávání a postu zpracování údajů a také zpřístupnění výsledků. Zároveň je kladen důraz na využití dat v existující databázi státní správy v největším možném rozsahu. Díky tomu budou občané vyplňovat o polovinu méně údajů než v roce 2011.

Důvodem je zejména nutnost připravit a provést zkušební sčítání v roce 2020 u cca 25 tis. bytů po celé České republice již podle zákonem ustanovených pravidel, a během reálného sčítání tak předejít zjištěným problémům.

Děkuji mnohokrát. Děkuji paní ministryni. Já ještě požádám o slovo... Můžeme to udělat jinak. Vy jste navrhla, aby mohl vystoupit pan Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Aby se vůbec mohl zúčastnit schůze, musíme to schválit hlasováním.

Hlasujeme o účasti předsedy Českého statistického úřadu při projednávání tohoto bodu. Myslím, že jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Takže prosím, aby sem byl uveden pan předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. V tuto chvíli dám slovo zpravodaji pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Petr Venhoda. Máte slovo.

Zákon je bezkonfliktní a doporučuji projednat dle § 90 odst. 2. Děkuji. A v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, a jak jsme odsouhlasili, tak teď bych požádal pana předsedu Českého statistického úřadu Marka Rojíčka o vystoupení. A pak budeme pokračovat podle toho, jak jsou poslanci přihlášeni do obecné rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Takže děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí, myslím si, docela dobře shrnula to podstatné, co se týká zákona. Já bych to doplnil.

Maximálně využíváme administrativní data. Díky tomu budou občané vyplňovat o polovinu méně údajů než v roce 2011. Veškeré údaje o domech budou získávány z registru státní správy a rovněž tak plně využijeme údaje z registru obyvatel a také z dalších agendových systémů, jako např. systém evidence obyvatelstva, případně cizinecký informační systém. Navrhujeme velmi moderní pojetí sčítání.

Chceme, aby se občané v co největší míře sečetli prostřednictvím pohodlného online formuláře, a pouze ti, kteří se z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou sečíst přes internet při sčítání, se budou moci sečíst klasickým papírovým způsobem.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak už bylo také zmíněno, předložený návrh zákona o sčítání je implementací závazných evropských předpisů.